Děkuji. Já zároveň předávám řízení schůze a vám slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane ministře zdravotnictví, velmi bedlivě jsem poslouchala vaše vystoupení, a protože jsme měli možnost hovořit zhruba před rokem, vy víte, že jsem z Karlovarského kraje, a když tady hovoříme o dostupnosti a kvalitě zdravotní péče, tak Karlovarský kraj je na tom v uvozovkách nejhůře, protože nemá fakultní nemocnici, a vy jste mně již před rokem říkal, že velmi usilujete a podporujete to, aby u nás konečně bylo komplexní onkologické centrum nebo popřípadě onkologický pavilon.

A chtěla bych říct, že opravdu Karlovarský kraj z hlediska dostupnosti a kvality zdravotní péče je opravdu pokud se někteří lidé dostanou do zdravotních potíží, nádorových a tak dále, máme obrovský problém ohledně ošetření, aby nás nějaká nemocnice na ty zákroky prakticky vzala.

Byla bych ráda, kdybyste se k těmto dvěma věcem vyjádřil. Děkuju pěkně, a než dám slovo panu ministrovi, který se přihlásil s přednostním právem, načtu omluvy.

Děkuji, pane předsedající. Je potřeba si říct jednu věc. Každý typ nemocnice, a to víme asi všichni v této Poslanecké sněmovně, někdo řídí, a ten, kdo ji řídí, odpovídá za její rozvoj, financování a personální politiku. Soukromé nemocnice řídí soukromé subjekty, městské nemocnice města, krajské nemocnice kraje. Já to nepovažuji za úplně šťastný krok, ale byl to krok, ke kterému se ten kraj rozhodl, vedení toho kraje.

Je to smutné, byli z různých politických stran.

Tak to prostě je, ale je to problém opravdu těch, kdo jsou zřizovatelé těch nemocnic, pokud nedělají dlouhodobou koncepční personální politiku.

Ten první začal platit mladé lékaře, aby mu pak nastupovali do jeho zařízení.

V Karlovarském kraji onkologická společnost a pan profesor Fínek navrhli, jak by měla vypadat koncepce komplexního onkologického centra.

Máme několik plánů, jak dosáhnout toho, abychom doletovou vzdálenost dosáhli dvacetiminutovou v celém kraji, a finálně jsme se dohodli, že uděláme větší jednání za přítomnosti některých poslanců a senátorů, za přítomnosti vedení kraje, záchranky, za přítomnosti zástupců armády, a já bych chtěl pozvat i subjekty, které mají soukromou leteckou službu. To řešení má krátkodobou variantu, která by znamenala přesunutí některé ze stávajících základen blíže k hranicím Karlovarského kraje, to není tak jednoduché, a pochopitelně má dlouhodobou variantu, na kterou myslíme v té smlouvě, která bude muset být podepsána, o zajištění záchranné služby v horizontu, kdy vyprší ta stávající.

My jsme se dohodli, že u příležitosti otevření určitého projektu v Plzni bychom se potkali s ministrem zdravotnictví Bavorska a pobavili bychom se o tom, jestli část těch problémů by nám nemohla pomoci vyřešit bavorská strana, protože tam ta oblast, která je hraniční, sousedí s Německem.